Jenom pár věcí.

Já se nebudu vracet deset, patnáct, sto let zpátky. Pro mě je daleko podstatnější faktická operativní ekonomická pomoc lesům jako takovým, nestátním vlastníkům, zajištění podmínek pro budoucí lesy, tak aby naše generace lesy tady měly. My víme, co to způsobilo, ale nemyslím si, že se tím chceme zabývat neustále dokola. Kolegové a kolegyně, já vás opravdu důrazně žádám o to, abyste se ztišili. Pokud diskutujete jiné téma než je předmětem tohoto bodu, tak zásadně v předsálí! Děkuji.

To všechno se projeví na zisku podniku. Máme mnoho programů.

Máte slovo, pane zpravodaji.

Připomenu historicky, že při projednávání první části těchto témat ve sloučené rozpravě jsem avizoval a také rozdal návrh usnesení, který předkládám já.

Jenom říkám, že v té minulé části jsme ten návrh ještě obohatili o návrh pana kolegy Bendla, který dnes podává další návrh, který, jak jsme se dohodli, také do tohoto návrhu zahrneme. Dále mám avizován návrh usnesení od pana kolegy Holomčíka. Otevírám podrobnou rozpravu.

Paní a pánové, tento návrh usnesení má celkem čtyři části. V té první části Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky o posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství nad rámec schváleného státního rozpočtu na rok 2020 o dodatečné finanční prostředky účelově vázané na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích a na podporu následné obnovy lesů. Ve druhé části žádá Poslanecká sněmovna Ministerstvo zemědělství 1. o předložení materiálu pro jednání vlády, který bude kvantifikovat potřebu dodatečných finančních prostředků podle bodu

To je ale, prosím pěkně, návrh, který se opakuje, a já si osvojuji spíše do části III, kde Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí

Děkuji. Děkuji.

Já vám děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi načíst avizované usnesení.